Já teď trošku odbočím.

To se samozřejmě nenaplnilo. Ta současná krize to ale dokázala posunout velice rychle. A to je podle mě příležitost, které musíme, musíme využít.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Jde to, někteří kantoři si s tím poradili, někteří méně, ale prostě zafungovalo to. Problém je na té druhé straně, u dětí a v rodinách.

A to je z mého pohledu, z pohledu sociální demokracie, velmi špatně. My se skutečně máme a je to ústavně zaručené právo postarat, zajistit každému dítěti právo na vzdělání, zajistit mu rovné šance.

Kolegyně a kolegové, my schvalujeme peníze, které mají rozběhnout ekonomiku.

Navrhujeme proto s panem poslancem Votavou a Kateřinou Valachovou pozměňovací návrh, o kterém zde už mluvil pan poslanec Votava, a to je přesměrování nebo určení 1,5 miliardy korun do kapitoly regionálního školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v té kapitole tzv. ONIV, ostatní neinvestiční výdaje.

Ale dokážu si představit, že se využije k tomu, čemu se říká individuální přístup k dětem, ať už je to vyrovnání šancí těch dětí, které mají problémy, nebo naopak podpora velmi nadaných dětí, což je věc, které bychom se také měli věnovat.

Pokud by to vybavení skutečně na školách bylo a děti měly, myslím si, že můžeme udělat mílový krok dopředu k modernímu vzdělávání, tak aby bylo co nejefektivnější a tak aby skutečně dalo každému dítěti příležitost uplatnit svůj talent na maximum svých schopností. To je určitě ta nejlepší investice do budoucnosti. Já věřím tomu, že tento náhled do určité míry může sdílet většina Sněmovny, věřím tomu a byla bych velmi ráda, kdyby to podpořila i paní ministryně. Děkuji za pozornost a děkuji za tu podporu předem. Tak nyní vyzývám pana poslance Jana Skopečka na faktickou poznámku.